Nyní tedy otevírám rozpravu, do které zatím vidím, že se přihlásil jeden z poslanců, pan poslanec Milan Feranec. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já s tím stoprocentně souhlasím.

Já to vysvětlím, zkusím zjednodušený příklad.

Logicky 50 % by měli dostat věřitelé. Ale pozor! To znamená, že tam nebude těch 50, ale minus 19 %, respektive do budoucna možná 21, to znamená, dostanou míň. Věřitelé přijdou o část majetku, ale ten stát si svoje vezme vždycky. To si myslím, že není úplně fér. A ještě dvě poznámky.

Ty námitky byly dvojí. Rozumím tomu, ale jenom znovu upřesňuji: výnos z odpisů není příjem. Skutečně je to trošku účetní operace.

To se skutečně omlouvám. Takže jenom opakuji, pokud nechceme daňově diskriminovat tento velmi užitečný institut, prosím, podpořte tento pozměňovací návrh. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem i v tomto případě chtěl načíst legislativně technické připomínky pro tento tisk do třetího čtení.